Například: Z těchto studií je možné dojít k závěru, že při vysoké sazbě daně roste nelegální trh. Z tohoto důvodu byly sazby navržené na základě dopadů na provozovatele hazardních her. V jiném materiálu, Nelegální trh a výše daně, který mám od Ministerstva financí nebo z podkladů, které jsme obdrželi cituji: Je zjištěný fakt, že zvýšení sazby daně nese riziko rozmachu nelegálního trhu. Chtěl bych tady říct to, co zaznělo při projednávání v rozpočtovém výboru, že během diskuse o výši daně v podstatě jak ze strany diskutujících, tak dokonce i členů vládní koalice, tak i ze strany veřejnosti zněl téměř jednohlasně názor, že ta uvážlivost by byla namístě a bylo by naopak velmi vhodné počkat na vyhodnocení výsledků toho, jaký dopad na trh hazardních her měla poslední úprava, která začala platit od 1. ledna, protože jak jsem tady citoval právě z materiálu Ministerstva financí, roste riziko rozmachu nelegálního trhu. To je jistě to, čeho nechceme dosáhnout a co bychom neradi připustili. Já si tedy dovolím jen v podstatě zdůvodňuji pozměňovací návrh, který rozpočtový výbor nakonec podpořil, abychom byli obezřetní při tom zvyšování, aby se nestalo to, že trh poklesne, vyroste nelegální trh, a to zvýšení daní je hypotetické.

Děkuji. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova po obecné rozpravě? V tom případě otevírám rozpravu podrobnou. Prosím pana poslance Votavu, po něm pana poslance Zemánka. Kolegyně, kolegové, chtěl bych se formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden pod číslem 3722.

35 % pro technické hry, 25 % pro ostatní hry. Je to určitý variantní návrh k návrhům, které byly podány a mohou být základem dalšího projednávání. Pokračujeme v podrobné rozpravě. S přednostním právem se hlásí pan předseda Hamáček. Děkuji, pane místopředsedo.

Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Jiří Zemánek. Prosím, máte slovo. Dobrý den, pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Byť rozpočtový výbor k tomuto pozměňovacímu návrhu nepřistoupil pozitivně prozatím, přesto si ho dovolím znovu načíst, neb se jedná o slevu na dílčí dani, která putuje, řekl bych, bez jakýchkoliv oklik přes MŠMT a podobná zařízení a v podstatě umožňuje olympijskému výboru racionálně rozdělovat prostředky bez ohledu na to, jaká je politická situace a podobně.

To je taková zásadní změna. Děkuji za pozornost. Děkuji. Opět velmi stručně. Zdůvodnění, obsah, všechno je uvedeno ve sněmovním tisku. Děkuji za slovo. Podrobné zdůvodnění je součástí tohoto návrhu.

Po dvou měsících, kdy máme zvýšenou sazbu, vláda navrhuje další zvýšení včetně toho kompromisního návrhu, o kterém mluvil pan předseda rozpočtového výboru, pan poslanec Votava.

Přesto už Ministerstvo financí plánuje další zvýšení a další hypoteticky vyšší výnosy pro státní rozpočet, případně města a obce.

A příliš vysoké sazby daně zvyšují prostor pro přechod části trhu z legálního trhu do nelegálního.

Poprosil bych všechny před závěrečným hlasováním, před třetím čtením, aby tyto argumenty zvážili. Ještě nevíme, co udělalo zvýšení daní letošní, už plánujeme vyšší a mnozí z nás se obávají zvýšení podílu nelegálního byznysu i v loterijním průmyslu.

A mně to přijde jako mimořádně odvážná myšlenka. Ne že by to nebylo hezké. Ale říct, že na základě těchto sazeb poměrně vysokých se bude danit i nelegální hazard, mi přijde mimořádně odvážné. Ještě než dám slovo panu místopředsedovi, kolega Votava s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Jenom pro upřesnění, pro přesnost na stranu pana kolegy Stanjury, vaším prostřednictvím, pane předsedo.

K tomu se hlásíme, že jsme to podpořili. Takže to je důvod mého pozměňovacího návrhu. Nyní má slovo pan místopředseda Bartošek.

Takže načítám pozměňující návrh, který odvádí část procent na prevenci a léčbu protidrogové politiky, je to sněmovní tisk 3801. Ano, děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud ne, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. V tom případě končím i druhé čtení tohoto návrhu.